To prostě nemůže být nahrazeno tím, že vy teď chcete upravit mimořádnou valorizaci a část zvýšení důchodu nahradíte nějakým příspěvkem, jakoby kvazi nějakou dávkou, která působí ponižujícím způsobem. Takže to je ta komunikace. Teď ta strategie.

Chci se zeptat, proč to prostě neprojednáváme jako celek, protože to dohromady jako celek má logiku, ne že my teď něco vystřelíme jsme ve druhém čtení, příští týden bude pravděpodobně třetí, k té 474 se dostaneme kdoví kdy a vláda tam z pro mě nepochopitelných důvodů naopak nalepila věci, které s tím vůbec nesouvisí, to je například ta novela zákona o spotřebitelském úvěru řešící poplatek za předčasně splacenou hypotéku chápete tu absurditu?

Takže můj druhý dotaz je, proč to neuděláte alespoň od nějakého věku, aby tam nebyla říkám, nejsem právník kvazi nepřímá retroaktivita, že se to vlastně týká už někoho, kdo třeba s něčím počítal, kdo už si to vypočítal. Vypočítal si: půjdu, chci jít do předčasného důchodů, o tolik se mi to zkrátí, ale tímhletím návrhem se mi to zkrátí o víc, a není tomu člověku čtyřicet, ale je mu třeba padesát devět v téhle chvíli, takže už nemá takovou možnost.

Za mě je to takový automat a já jsem radši za automaty v zákonech.

Tímhletím způsobem se tomu brání a tím se tomu vyhne.

Následně ho následující vláda zrušila. Mimochodem, ta by měla být postavená i na tom, že jsou ty věci předvídatelné, předvídatelné!